Prosím. To je moje hluboké přesvědčení.

Víte, dnes je fakt, že stojíme před otázkou, jestli vztah mezi poskytovatelem a plátcem, čili zdravotnickým zařízením a pojišťovnou, je vztah obchodní, nebo vztah veřejnoprávní smlouvy.

Dnes opravdu stojíme před tím, že se musíme dohodnout, já ani nevím, kdo by to měl stanovit, jaký je vlastně vztah mezi plátci a poskytovateli. Já vám děkuji, pane ministře.

Bude to interpelace na nepřítomného ministra životního prostředí Richarda Brabce. Prosím, pane poslanče. Vážený pane ministře, prosím o odpověď na následující otázky. Podle mých informací, když se chce někdo dostat ke státní zakázce na Ministerstvu životního prostředí, musí tak učinit v řadě případů cestou soukromých portálů, a chceli se tam přihlásit, musí za každou přihlášku zaplatit nikoliv formou kauce, nikoliv formou nějakého bankovního krytí se dostává k zakázce, ale formou zaplacení poplatku se teprve dostane k výběrovému řízení. Pak buď je, nebo není úspěšný, nicméně poplatek propadá, předpokládám, té soukromé firmě, která takovýto portál provozuje.

Tak se ptám, zdali je to běžné, jak se na tu situaci díváte, kdo takovéto firmy vybral, zdali víte, jakým způsobem na státních zakázkách vydělávají a kolik to vlastně ročně dělá. Zdali tímto nezprostředkováváte případně i zakázku, která už je mimo hranici, nebo odpovědností podle zákona o veřejných zakázkách něco takového soutěžit. Prosím o vaši odpověď. Já vám děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Moje otázka je jednoduchá, vážený pane ministře.

Já vám děkuji. Další interpelaci na ministra zdravotnictví přednese pan poslanec Ludvík Hovorka. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, já bych se chtěl zeptat, jak daleko je Ministerstvo zdravotnictví s přípravou novelizace zákona o zdravotních službách, konkrétně v části, která se týká Národního zdravotnického informačního systému, s aplikací nového nařízení Evropské unie, která se týká ochrany osobních údajů, takzvané GDPR.

Předpokládám, že to bude poměrně značný zásah do zdravotnické legislativy nejenom v oblasti zdravotních služeb, ale i specifických zdravotních služeb a že zřejmě na to musí legislativa ministerstva velmi pružně reagovat, a ten čas je velmi krátký.

Já vám děkuji. Nyní má slovo ministr zdravotnictví pan Miloslav Ludvík. Děkuji, pane předsedající.

Aspoň to, co my tušíme z řady mezinárodních konferencí, které se na toto téma po Evropě v poslední době hekticky konají, tak pravděpodobně jdeme správným směrem.

Já vám děkuji, pane ministře. Táži se pana poslance, zda má zájem o doplňující dotaz. Není tomu tak. V tom případě ho požádám, aby přednesl svoji další interpelaci.